To riziko zde opravdu je. Při třetím čtení, když nám Senát vrátil zákon, tak jsem zde varovala před tím, že můžeme například od Evropské komise dostat takzvanou plošnou korekci, což samozřejmě já teď nemohu sdělit, že ji nedostaneme.

Pan poslanec Valenta stáhl svoji interpelaci, takže budeme pokračovat interpelací pana poslance Korteho.

Děkuji. Vážený pane ministře, rád vás vidím.

Cituji z vaší odpovědi.